Hrozí proto závažné ztížení fungování zásilkového výdeje tím, že mnohoznačné ustanovení bude vykládáno přísněji, což může u jakéhokoliv orgánu dozoru kdykoliv v budoucnu nastat, a ke konečnému objasnění a rozhodnutí by pak muselo dojít až pravomocným rozhodnutím soudu.

Nedává proto smysl zavádět nové povinnosti pro zásilkové výdejce, a dokonce je i potenciálně znevýhodnit oproti kamenným výdejnám. Zásilkový výdej je už i v současné době podmíněn poskytnutím informační služby kvalifikovaným personálem po celou provozní dobu. Toto opatření se v praxi posledních pět let ukázalo jako dostatečné.

Předmětné ustanovení je proto třeba považovat od začátku za nejasné, v každém případě pak nadbytečné, omezující poskytování péče lékaři, a proto vhodné k odstranění. Děkuji, pane předsedající. Děkuji. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Věra Adámková, která je v tuto chvíli poslední přihlášenou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím. Nezazněl návrh na vrácení, takže nemusíme hlasovat. Mohu zahájit podrobnou rozpravu.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková. Připraví se pan poslanec Miloslav Janulík. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Než přejdeme k dalšímu bodu, slovo dostane předseda volební komise Martin Kolovratník. Děkuji za slovo.